Proto když vy volíte v rámci Moravskoslezského kraje, tak 10 % hlasů v Moravskoslezském kraji je výrazně víc voličů než v Karlovarském kraji.

A ten výsledek by měl být, že jeden poslanec je zvolen stejným počtem hlasů.

Nyní dvě faktické poznámky.

To tady prostě zaznělo.

Toto není relevantní argument proti jednomu obvodu, opravdu ne.

Nedosáhnete ho, anebo to musíte vzít odněkud jinud, z jiného kraje, a tím poškodíte jiný kraj. Jinými slovy, matematicky není možné při obvodu, který má 5 mandátů, 8 mandátů, jako má Liberecký, Pardubický kraj, není možné dosáhnout toho záměru poměrného systému. To prostě můžete tady takhle zkoušet zleva, zprava, to prostě možné není. Není.

Karlovarský kraj, když tam někdo udělá 10 %, tak to představuje zhruba 0,2 % celkového počtu voličů.

To znamená, 10 % neodpovídá ani polovině mandátu. Ten nárok tam není automatický. Snad jsem byl srozumitelný. Děkuji, pane předsedající.

Takže pokud byste toto chtěl změnit, já nechápu, pokud tento zákon máme platný a účinný a máme tady 13 krajů plus hlavní město Praha, tak proč by měl mít občan v Karlovarském kraji a jeho hlas jinou váhu než v jiném kraji.

A to bylo to, na co poukazoval ten ústavní soudce.

Ten první problém z hlediska toho, že pokud se získal mandát, tak se na to potřebovalo, ty menší strany musely mít více hlasů voličů.

Možná se vám to nějakým mechanismem podaří nastavit.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jenom velice stručně chci informovat Sněmovnu jako předsedkyně Stálé komise pro Ústavu o její dosavadní činnosti v oblasti volebních pravidel po zrušení části volebního zákona Ústavním soudem. Velice stručně.

Po nálezu Ústavního soudu v době zrušení části volebních pravidel ve volebním roce, navíc už běžící volební kampani, s ohledem na předchozí kroky pana prezidenta republiky se experti stran na půdě Stálé komise pro Ústavu shodli na tom, abychom postupovali minimalisticky z hlediska doplnění pravidel. Dále se shodli na tom, abychom s ohledem na tuto situaci zachovali počet stávajících krajů.

Tolik stručně z jednání Stálé komise pro Ústavu. My jsme samozřejmě s kolegy a kolegyněmi, protože jsme komise, kterou jste za tímto účelem zřídili jako Poslanecká sněmovna, připraveni zasednout a projednat i tento návrh zákona volebních pravidel, který právě projednáváme. Jako předsedkyně to budu navrhovat k přikázání Stálé komisi pro Ústavu. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.